Odpovím na to naprosto jednoznačně.

Není to jejich funkce.

A jak víte, kauza Budišov byl také dotační podvod. Ale pokud máme něco požadovat, tak je to především to, aby vyšetřování probíhalo relativně rychle.

Nu a nyní mně dovolte, abych přešel ke druhému bodu, a to je složení vlády. Setkal jsem se se všemi novými členy vlády. Měl jsem z toho velmi sympatický dojem, i když samozřejmě za hodinové setkání nemůžete nikoho důkladně posoudit, ale jednu věc musím říci, protože mě potěšila.

Bude tam vždycky poslední.